Chtěl bych vás poprosit, zkusme začít normálně pracovat. Pusťme tyto věci, tyto návrhy zákonů, dál a potom v rámci nějaké rozumné doby se tomu zkusme všichni maximálně věnovat a opravit to ve spolupráci jak s Rekonstrukcí státu, tak s NKÚ a dalšími, kteří se na tom chtějí podílet, tak, aby tyto normy byly kvalitní a mohly začít fungovat, abychom konečně po těch deseti letech vašich debat tyto zákony mohli přijmout. Děkuji za pozornost. Připraví se pan předseda Kalousek. Dovolte mi, abych ještě mimo pořad této schůze se vyjádřil k debatě, která předesílá náš program. Za prvé, jsem jeden z těch, který se nemusel připojovat k žádné Rekonstrukci státu, protože ty požadavky jsem průběžně ve svém poslaneckém mandátu plnil od té chvíle, co jsem nastoupil do vrcholné politiky, zákon o referendu, zákon o NKÚ, v mnohem lepší kvalitě, než je zpracováno to, co je předloženo.

Musím opravit své kolegy předřečníky minimálně v tom, že nikoliv většina Poslanecké sněmovny může svolat schůzi, jak říkal kolega, předseda klubu TOP 09 Kalousek, ale stačí menšina. Na to stačí 40 podpisů a máme tady schůzi. Takže važme slova.

Od něj jako od politologa a teoretika těchto věcí bych velmi očekával, že se bude držet něčeho, co skutečně v liteře zákona je. On tady dal příklad s řidičem, který spáchal přestupek a kterého tedy raději vyměníme jako řidiče. Já jen podotýkám, že český lustrační zákon není o tom, co kdo dělal.

Tak jen podotýkám, že i to je lustrační zákon. Ten není o tom, co kdo dělá. Od profesora politologie bych očekával přece jen větší znalost českého právního prostředí. Ale vrátím se k naší schůzi. Já to vnímám tak, že budu respektovat vůli Poslanecké sněmovny a vyjádříme se já osobně i kolegové z našeho klubu ke všem návrhům zákonů, ale nebudeme tak vstřícní, jak by se očekávalo, k Rekonstrukci státu, protože to, co je předloženo, nebudeme posuzovat podle názvu, ale podle obsahu.

A já jsem přesvědčen, že nejdříve musíme vytvořit prostředí, kdy kontrola je vůbec možná. Nikoliv tak, jako tomu bylo například po roce 2010, že kontroly se tady všichni báli, a proto se omezovalo jak fungování kontrolních systémů, které byly na úrovni vlády, tak dokonce i na úrovni parlamentu. V tomto ohledu si dovolím říci, že nevidím jako hlavní ten zákon, který si říká služební.

Tak si to prosím přiznejme. To je přesně ten důvod, pro který je ten návrh těžko pochopitelný a ke kterému zaujmout stanovisko bude složité už v prvním čtení.